A proto, dovolte mi, abych vás ještě požádal, a to všechny, ať jste tady mluvili z kterékoliv strany, abyste se oprostili od těch emocí, abyste se na to podívali naprosto věcně a pokusili se nebo já doufám, že dnes přehlasujeme veto Senátu. Jedna věc obráceně, jestli dnes nepřehlasujeme veto Senátu, tak v tomto volebním období se sportem neuděláme už vůbec nic. A já bych byl velmi nerad, aby se situace ve sportu neposunula, a to jak v oblasti mládeže, tak v oblasti naší reprezentace. Děkuji, že jste mě poslouchali.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jen bych doplnil, protože tady zaznělo, že nám sportuje pomalu deset milionů dětí, což je troj až pětinásobek, a nebylo tak úplně vysvětleno, proč, tak abyste si nemysleli, že se ve sportu až tak podvádí. Prosím, není to tak.

Není to o tom, že se tady v rámci dotace nějakým způsobem podvádí. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já myslím, že by to mělo zaznít.

Já bych si dovolil říci, že to není pravda.

Nebyla to nikdy státní společnost. Vždycky to patřilo jenom sportovcům. A sportovci skutečně využívali výnosy. Logicky, každý vlastník využívá výnosů ze své společnosti.

Sportovci měli Sazku, byla jejich a brali si z ní peníze. Sportovci si tu Sazku sami nechali rozkrást.

Stát byl přitom bezmocný, protože on tam nikdy žádný vlastnický podíl neměl. Takže jestli někdo nese odpovědnost, tak prostě tělovýchovná jednota Sokol, Orel, Asociace sportovních svazů, všichni akcionáři Sazky, ale rozhodně ne stát.